To mi přijde jako nevhodný způsob konstrukce ústavních zákonů.

Takže obojí chcete, abychom hlasovali? Takže první o vrácení a potom o zamítnutí? Takže nyní přečtu jednu omluvu.

Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, vážení kolegové a vážené kolegyně.